Na zasedání výboru jsem nedostala jasnou odpověď, a proto se vás nyní ptám: Jaké bylo konkrétní složení expertní skupiny, která zpracovala výstupy z 24 pracovních skupin a připravovala zadávací dokumentaci pro výběrové řízení? Další otázka: Byli to do této expertní skupiny přizváni i pracovníci úřadu práce?

Chápu, že jsou to otázky možná složitější, budu uspokojená i písemnou odpovědí. Děkuji vám za vaši interpelaci a požádám paní ministryni o odpověď.

To, co se stalo za pana ministra Drábka, to ovšem nebylo nic o výběrovém řízení. To byl výběr jiné firmy za velmi podivných a problematických okolností a ještě to bylo tak rychlé a nepromyšlené, že to dopadlo samozřejmě velice špatně. Hned na začátku, někdy v únoru loňského roku, možná v březnu, jsme zveřejnili harmonogram těch prací, jak to bude, a ten jsme také celý dodrželi.

Nicméně ano, v těch expertních skupinách byli samozřejmě lidé z úřadu práce. Musím říct, že v tu chvíli jsme moc neviděli důvod, proč by do takového procesu, za který odpovídáme výhradně my na ministerstvu, měli zasahovat poslanci. Takže proto jsme vás nepozvali do expertní skupiny, to je pravda. A co se týče toho, kdo, proč a v jakém druhu té skupiny musí mít tu prověrku, tak to bude také odpovězeno písemně. Nicméně pořád ještě se zdráhám, proč bychom vám měli dávat jmenné seznamy lidí, kteří pracovali ve 24 komisích. Máte slovo. Děkuji, paní ministryně, za písemnou potom odpověď.

Jenom tady tohle kdybyste to mohla doplnit. Děkuji vám. Já vám děkuji a táži se paní ministryně, zda bude reagovat. Nebude reagovat dále. Děkuji.

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji.

Nyní požádám paní poslankyni Martu Semelovou s její interpelací na pana ministra Marcela Chládka.

Nyní se tak v návaznosti na tuto novelu spustily změny značných rozměrů, konkrétně ve speciálním školství.

Proti tomu protestují zástupci odborné veřejnosti s tím, že k tak závažné změně neprobíhá řádná diskuse, že bez řádné analýzy a ověřování se má zrušit něco, co funguje a co pomáhá mnoha dětem, aniž by bylo promyšleno a připraveno, co bude dál. A nyní se mají odborníci vyjádřit, a to během několika dnů, navíc vlastně k hotové věci. Není to poprvé, kdy se v tichosti mění dříve dohodnuté. Stačí připomenout, co předcházelo schválení novely školského zákona, kdy pasáže řádně prodiskutované a připomínkované byly na zásah lidskoprávních subjektů během tří dnů zcela změněny a zapracovány do novely.

Chci se proto zeptat, zda souhlasíte s tím, že má být zrušena upravená příloha vzdělávání žáků s LMP, zda je pravda, že požadavek na zrušení je už od září 2015. A pokud ano, podle čeho a za jakých podmínek se budou tito žáci učit. Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana ministra, aby vám odpověděl s lehkostí sobě vlastní. Děkuji, pane místopředsedo. Vynasnažím se dodržet této své pověsti a dostát jí. Já se ale na začátku zmíním s lehkostí svou vlastní to, že školský zákon probíhal tak, jak probíhal, bohužel ne zcela bylo vinou ministerstva a nás, ale procesem, který probíhal na výboru, řekněme i zčásti chaotickým řízením tohoto výboru. Nicméně co se týká rušení LMP a rámcového vzdělávacího programu pro LMP, já jsem rozhodl, že za prvé nebude jiný ministr úkolovat mé úředníky, mého ministerstva, pokud já budu ministrem. Za druhé, že pokud takto zásadní krok se má udělat, musí projít odbornou debatou.